Děkuji paní poslankyni. Bude interpelovat nepřítomného pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci migrace v Itálii. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji poslancům za pozornost a vám za písemnou odpověď a přeji brzké a rychlé uzdravení.

Omlouvám se. Nicméně jednací řád v tomto směru hovoří jasně. Takže já děkuji, pane předsedající.

Je to doložitelné. Udělal jsem si doslovný záznam výroku ředitele Muslimské unie v České republice Mohameda Abbase ve dvou televizních pořadech. Pléduje v nich na zavedení muslimského práva šaría pro české muslimy, hlavně ona ustanovení vztahující se k ženám. Já jsem si udělal ten výtah, předám ho panu ministrovi. Otázka pro pana ministra: Muslimské obce získaly před deseti lety nebo jedenácti lety od Ministerstva kultury registraci prvního stupně. Otázka druhá: Je možné při závažných důvodech registraci zrušit? Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra kultury o odpověď. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji za tento dotaz panu poslanci. Já plně souhlasím s tím, že pokud kdokoli porušuje právní řád České republiky, tak je třeba, aby proti němu bylo postupováno v souladu s našimi předpisy a zákony. To je naprosto namístě. Co se týká vaší otázky. První stupeň registrace neznamená nic víc než pouze to, že se konstatuje fakt. Teprve druhý stupeň, tzv. druhá registrace, umožňuje provozování tzv. nadstandardních práv, tzn. participaci na právním řádu České republiky v případě třeba uzavírání sňatků, vstup do škol, nemocnic, různých zařízení zdravotních, vězeňských, armády, policie. Tento druhý stupeň samozřejmě má už určité velmi konkrétní podmínky, které musí být splněny.

To je jedna ze základních podmínek. Takže i kdyby o to požádaly teď a splnily by početní cenzus potřebný k tomu, aby mohly o tento druhý stupeň požádat, tak ještě deset let na to právo nemají. Co se týká toho obsahu, samozřejmě, toto sledováno je a ve chvíli, kdy by tedy došlo ke kolizi s našimi zákony, tak samozřejmě orgány činné v trestním řízení pak musí konat. To tedy není Ministerstvo kultury, ale pochopitelně zákony se musí vztahovat na kohokoli. Já s vámi plně souhlasím, že není možné jakýmkoli způsobem zneužívat, ať je to mešita, nebo jakýkoli jiný duchovní prostor, k činnostem, které jsou v protikladu k soužití, respektování lidských práv, a pokud se to někde děje, je třeba na to upozorňovat a velmi jednoznačně postupovat. Takže ještě jednou za Ministerstvo kultury, za náš resort v rámci našich pravomocí, i kdyby teď, v tuto chvíli muslimské obce požádaly o ten druhý stupeň, minimálně deset let na něj nárok nemají. Ale ony to vědí, to znamená, že o to ani nepožádaly.

To jsou právě otázky těch dvou stupňů registrace.

Některé tady působí staletí, některé tady působí desetiletí, jejich učení je známé, a to jsou ty, které mají právo participovat nějakým způsobem na životě společnosti, jak jsem řekl. Ty, které nesplňují tyto předpoklady, nemají právo tento druhý stupeň registrace obdržet, pouze je konstatováno, že na území České republiky působí, aniž mají jakékoli právo vstupovat do jakýchkoli právních vztahů. To znamená, pouze se konstatuje, že zde tato skupina působí, ale nemá žádná zvláštní práva.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, pánové ministři.